Já si osobně myslím, že není na škodu udělat ve věci pořádek, a ten můj návrh směřuje jednak k samotnému procesu registrace nových útulků, ale také k tomu, aby byla možnost prověřovat fungování útulků stávajících a jejich případné porušování předepsaných náležitostí postihnout zrušením registrace.

Druhý návrh se týká stejného paragrafu odst. 9, kam se doplňuje věta, která vlastně evokuje pak možnost kontrolovat stávající provozovatele a umožňuje krajské veterinární správě, pokud zjistí závažné nebo opětovné porušení povinností provozovatele, registraci danému útulku zrušit.

Ten vlastně ukládá ministerstvu, aby vydalo prováděcí právní předpis, který by stanovil podmínky pro provozování útulku, jeho uspořádání a minimální velikost, prostor pro zvířata.

Ale to vzdělávání má být dobrovolné, ale já to v tom zákoně nevidím. Takže bych rád měl jistotu, že opravdu se dá vyhláškou pak napsat, že něco, co je ze zákona, může být dobrovolné.

Ovšem toto vzdělávání bude organizovat vysoká škola, což je podle mě zase správně, protože obecně univerzity a lékařské fakulty tedy organizují vzdělávání lékařů a já to vnímám stejně. To vzdělávání má být, tak jak jsem to pochopil na zemědělském výboru, dvoustupňové.

A ve druhém stupni se pak budou vzdělávat oborově.

Toto mně úplně také není jasné.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, už se všichni těšíme na daňový balíček, ale předtím bych chtěl, aby nebyl oslyšen náš názor k pozměňovacím návrhům paní kolegyně Červíčkové.

Podle mě bychom měli ty útulky naopak podpořit a tomuto tématu se více věnovat. V dnešní době je registrovaných útulků 293. A bohužel, takovou zásadní systémovou změnu...